A pokud se týká ještě pana profesora Berana, tak já si myslím, že to je stejné nedorozumění jako s panem profesorem Klausem. My na našem webu máme jenom uvedenou, a to prosím budiž jasně řečeno, že oba dva jsou považováni za jakési ikony, za někoho, komu velká část lidí věří, což v podstatě koresponduje s tím, co tady řekl pan poslanec, což koresponduje s tím, že pan profesor Klaus, bývalý prezident této země, je určitě osobou, které si řada lidí váží a považuje ho za vzor.

To znamená, ani pan profesor Klaus, ani pan profesor Beran nejsou dezinformátory a to já jsem nikde na našem webu neviděl, jenom říkám, že výroky těchto lidí, když jsou třeba i jinak, než jsou myšleny, velice rychle přebírají dezinformační weby a to je ten problém. Nic víc, nic míň.

Dvě miliardy měsíčně. Což je třeba nová porodnice ve Fakultní nemocnici Brno nebo nějaký kus nemocnice někde jinde.

Je to asi 5 miliard korun.

Takže jenom na to upozorňuji.

Takže není pravda, že testujeme málo. Není to prosím pravda. Zase, srovnávejme srovnatelné. A děkuji vám za pozornost.

Děkuji, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Já budu dnes hlasovat proti prodloužení nouzového stavu.

Dnes je situace zcela jiná.

Jak už tady dneska mnohokrát zaznělo, vláda nepotřebuje nouzový stav na vyhlášení celé řady opatření.

Bude takto vedena vládní provakcinační kampaň?

Protože vládní hnutí ANO bylo cílem systematické antikampaně.

Nepodpořím nouzový stav, protože to čím dál tím více vypadá, že jediným cílem opatření je zlikvidovat kvalitu života i život sám co nejvíce lidem.

Diskriminují se čeští živnostníci ve prospěch nadnárodních korporací.

Zvýhodnili své živnostníky, své drobné podnikatele vůči nadnárodním koncernům.